Ministerstvo financí v návrhu státního rozpočtu na rok 2019 zohlednilo pouze nárůst o 5 %. Pak se mi podařilo vyjednat navýšení platů o 7 % a vláda takto rozhodla, nicméně tato 2 % nebyla pokryta.

Posledních zbylých 81 milionů korun tvoří deficit pro optimální dofinancování sociálních služeb s nadregionální či státní působností.

V případě nedofinancování jaké to bude mít důsledky? Jedna třetina služeb bude nucena propustit až polovinu zaměstnanců.

Nyní opět hrozí rozpad.

Já osobně se domnívám, že to není jen záležitost Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zde chci upozornit, že 94 % rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou mandatorní výdaje.

Hledáme také 200 dodatečných milionů na dofinancování dotací pro sociální práce na obcích. Říkám na to říkala jsem to v posledních dnech také že to není pravda.

Jsou to prostředky určené na již schválené a realizované projekty. Nerada bych toto čerpání ohrozila. Na investiční programy je alokováno 1,95 miliardy korun.

85 % z toho je na platy lidí pracujících na evropských projektech, které tedy nelze využít na nic jiného.

To jsou finanční prostředky, které byly schváleny v rámci novely příslušného zákona 19. prosince minulého roku. Zbývající finanční prostředky budou použity na dofinancování potřeb resortu včetně právě té zmíněné sociální práce, dotace obcím na sociálněprávní ochranu dětí a již zmiňované veřejně prospěšné práce. Tyto realokace v tuto chvíli buď schválilo, nebo bude posuzovat Ministerstvo financí. Dovolte mi rovněž zmínit, že například na příspěvek na péči ve třetím a ve čtvrtém stupni, který Sněmovna schválila v prosinci minulého roku, bude potřeba letos jen 1,9 miliardy korun a státní rozpočet na tento rok s touto částkou nepočítal. Často také slýchávám, že bych měla zvýšit úhradovou vyhlášku. S navýšením takzvané úhradové vyhlášky zásadně nesouhlasím.